je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevno reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Želi li predstavnik predlagatelja, ministar financija Zdravko Marić, dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Evo ja ću probati ukratko iako ovo je iz djelokruga Ministarstva financija najveći, najopsežniji zakon koji smo ja mislim ikad i predstavljali a u isto vrijeme mislim da bi ga mogli usporediti sa nekim drugim, dakle govorimo o zakonu o 739 članaka pa ću probati koliko mogu u ovoj uvodnoj riječi pobrojati one najvažnije stvari. Dakle taj novi zakon prenosi u hrvatsko zakonodavstvo sveukupno 15 direktiva i omogućuje provedbu 9 uredbi. Najvažniji razlog izrade Zakona o tržištu kapitala je ipak nova tzv. MiFID II direktiva, odnosno direktiva o tržištima financijskih instrumenata koja donose brojne novosti za sve sudionike na tržištu kapitala. Financijska kriza iz 2008. godine otkrila je ja bih rekao brojne slabosti u funkcioniraju transparentnosti financijskih tržišta te su stoga u svibnju 2014. Europski parlament i Vijeće EU donijeli spomenutu MiFID II direktivu i Uredbu o tržištima financijskim instrumenata ili tzv. MiFIR uredbu. Cilj novih pravila jest financijska tržišta učiniti učinkovitijima, otpornijima i transparentnima, odnosno povećati povjerenje ulagača, smanjiti rizik tržišnih poremećaja, smanjiti sistemski rizik, povećati efikasnost financijskih tržišta i smanjiti nepotrebne troškove za sudionike. Nova direktiva MiFID II i uredba MiFIR zamjenjuju postojeću MiFID I. Što se tiče ključnih novosti po nekoliko glavnih stupova, s jedne strane povećava se obuhvat reguliranih trgovinskih platformi i instrumenata. Velik dio trgovanja trenutno se izvodi izvan mjesta trgovanja, definiranih u MiFID I na tzv. over the counter osnovi. Odnosno odvija se na internim, nereguliranim brokerskim platformama. Također pravila MiFID I su bila ograničena trgovanje isključivo dionicama, tj. sprječavalo efikasnost procesa formiranja cijena za veliki broj financijskih instrumenata. MiFID II osigurava da se investicijske tvrtke koje upravljaju internim multilateralnim sustavom trgovanja dionicama ili sličnim dioničkim instrumentima moraju registrirati kao ovlaštena multilateralna trgovinska platforma. Za financijske instrumente koje nisu dionice, znači derivate, obveznice, strukturirane investicijske proizvode i slično MiFID II uvodi novu kategoriju trgovinske platforme odnosno organiziranu trgovinsku platformu. Novo mjesto trgovanja poprilično široko uređeno, odnosno sve što je multilateralno, a nije burza ili multilateralna trgovinska platforma kako bi mogli biti obuhvaćeni i svi oblici organizirane provedbe trgovanja koji nemaju funkcije ili regulatorne specifikacije postojećih mjesta trgovanja. Dakle cilj je da se cjelokupno organizirano trgovanje odvija na uređenim mjestima i potpuno transparentno, kako prije trgovanja tako i poslije trgovanja. Najveća promjena će se dogoditi pri trgovanju derivatima. MiFID II zahtjeva da se određenim standardiziranim derivatima trguje na reguliranim platformama. Procjenjuje se da bi do 70% derivata kojima se trenutno trguje OTC ili over the counter tržištima moglo biti prebačeno na regulirano tržište. Posljedica ovih promjena je da je prošireni regulatorni iz MiFID I sa 6 tisuća financijskih instrumenata na procjenjenu više od 100 tisuća što će uvelike poboljšati transparentnost trgovanja i doprinijeti efikasnom formiranju cijena. Pod 2. povećava se transparentnost trgovanja, MiFID II proširuje zahtjeve za transparentnost na veći broj financijskih instrumenata u odnosu na MiFID I uključujući i tzv. eyuity like instrumente, obveznice i strukturirane financijske instrumente kao i na izvedenice koje ispunjavaju određene uvjete. Operatori trgovinskih platformi biti će kao i u MiFID I dužni objavljivati trenutačne cijene financijskih instrumenata kojima se trguje te naravno količinu interesa. S obzirom da se značajno proširuje obuhvat trgovanja na reguliranim trgovinskim platformama povećati će se transparentnost trgovanja na tržištu kapitala cijele EU. Također pod 3. povećava se efikasnost dostave podataka. Jedan od problema u MiFID 1 je bio nedostatak kvalitete i standardiziranost u podacima o trgovanju što je otežavalo konsolidaciju podataka i smanjivalo učinkovitost. MiFID II propisuje standardizirani format i sadržaj te popis informacija koje moraju objaviti. Također MiFID II uređuje efikasniju dostavu podataka o trgovanju. U novom regulatornom okviru posebna pravna osoba koju je prethodno licencirao regulator prikupljati će podatke o trgovanju izvan uređenih tržišta. Zatim će te podatke burza i ostale platforme slati drugoj licenciranoj pravnoj osobi koja će ih konsolidirati i objavljivati za svaki od financijskih instrumenata. U konačnici podaci se dostavljaju regulatorima sa svrhom praćenja rizika i potencijalnim manipulacijama tržišta. Pod 4. cilja se na smanjenje troškova trgovanja. Europska komisija je istaknula da troškovi pristupa trgovanju u EU su nepotrebno visoki i značajno viši od onih u SAD-u stoga je Europska komisija propisala delegiranu uredbu kao dodatak MiFID II direktivi u kojoj propisuje da bi pružatelji podataka trebali utvrditi svoje naknade temeljem svojih troškova a da im se pri tome omogući razumna marža na temelju čimbenika kao što su operativna dobit, povrat na troškove, povrat od operativne imovine i povrat od kapitala. Kako bi se korisnicima podataka i nadležnim tijelima omogućilo da učinkovito ocjene pružaju li se tržišni podaci na razumnoj i komercijalnoj osnovi propisano je da sve bitne uvjete za njihovo pružanje potrebno javno objaviti. Pružatelji podataka stoga trebaju objaviti informacije o svojoj upotrebi za određivanje svojih troškova. Uvodi se jedinstveni alfanumerički kod za sudionike tržišta kapitala. Svim pravnim subjektima koji se bave financijskim transakcijama biti će alocirani jedinstveni alfanumerički kod od 20 znakova. Bez ovog koda sudionici neće moći pristupiti tržištu kapitala EU. Ovaj kod ima ključnu ulogu u okviru novog MiFID II režima, izvješćivanja o podacima trgovanja kao i za pružanje podrške radu, regulatoru nadzoru tržišta uključujući otkrivanje zlouporabe tržišta ali i procjenjivanje rizika sudionika tržišta. Pod 6. regulira se algoritamsko trgovanje, uređuje se na način da je jedan od uočenih izvora rizika o efikasnom funkcioniranju tržišta kapitala te propisuje regulatorne zahtjeve za društva koja trguju putem algoritama. Novim Zakonom o tržištu kapitala osigurava se izravna primjena uredbe o zlouporabi tržišta na način da se definira HANFA kao nadležno tijelo, te njezine ovlasti i nadzorne mjere. Ovaj dio zakona odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koje postupaju protivno propisanim zabranama trgovanja na temelju povlaštenih informacija nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija i manipuliranja tržištima. Uvode se novosti u dijelu zaštite ulagatelja i to po nekoliko osnova. Pod prvom, uvode se promjene u investicijskom savjetovanju, poboljšana je kvaliteta informacija koje se daju klijentima. Novost je da je prilikom pružanja usluge investicijskog savjetovanja ili upravljanja portfeljem investicijsko društvo obvezno procijeniti jesu li usluga i financijski instrumenti primjereni za klijenta, a posebno jesu li u skladu sa spremnošću klijenta na preuzimanje rizika i njegovom sposobnošću za podnošenje gubitaka. Unaprijeđeno upravljanje proizvodima, investicijsko društvo koje proizvodi, razvija, izdaje ili dizajnira investicijski proizvod namijenjen za prodaju klijentima proizvođač dužan, dužno je ustrojiti i primjenjivati, periodički preispitivati postupke kojima se unutar društva odobrava svaki pojedini investicijski proizvod kao i značajne promjene i prilagodbe postojećeg investicijskog proizvoda prije nego što se taj proizvod stavi na tržište i distribuira klijentima. Također, proizvođač ima obvezu redovito preispitivati proizvod uzimajući pri tom u obzir sve događaje koji mogu bitno utjecati na potencijalni rizik utvrđenom ... [[Govornik se ne razumije.]] tržišta. MiFIR nadalje omogućava regulatorima da zabrane distribuciju određenih proizvoda ako procjene značajne rizike za investitore. Također, reguliraju se dodatni poticaji. ... [[Govornik se ne razumije.]] propisuje da investicijsko društvo dodatni poticaj može dati ili primiti jedino ako su ispunjeni uvjeti. Taj dodatni poticaj je osmišljen kako bi se poboljšala kvaliteta povezane usluge koja se pruža klijentu. Dodatni poticaj ne ugrožava obvezu investicijskog društva da postupa u najboljem interesu klijenta, korektno i u skladu s pravilima struke i klijentu je prije pružanja usluge jasno na točan i razumljiv način priopćeno da postoji dodatni poticaj vezan uz određenu uslugu, prirodu i iznos ili količinu dodatnih poticaja, a ako iznos ili količinu nije moguće utvrditi, način utvrđivanja dodatnog poticaja. I na kraju, definira se neovisni savjet. ... [[Govornik se ne razumije.]] propisuje da investicijska društva moraju obavijestiti svoje klijente o tome da li se njihovi savjeti pružaju na neovisnoj osnovi i da li se savjeti temelje na širokoj ili ograničenoj analizi različitih vrsta financijskih instrumenata. ESMA, dakle regulatorno tijelo na razini EU, propisuje da tvrtke koje nude neovisne savjete moraju provesti proces selekcije koji nudi fer i primjerenu usporedbu različitih financijskih instrumenata. Na to ne smije utjecati bilo kakav interes koji tvrtka ili zaposlenici mogu imati u vezi s određenim financijskim instrumentom. Ako nije moguća usporedba financijskih instrumenata, društvo ne može tvrditi da je neovisno. Što se tiče ostalih izmjena, uvodi se nadzor izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište. HANFA će postati nadzorno tijelo za financijske informacije izdavatelja. Jesu li sastavljeni u skladu sa relevantnim okvirom za financijsko izvještavanje te izricati odgovarajuće nadzorne mjere. Također, propisan je okvir za sanaciju središnjih depozitarija sa sjedištem u RH. HANFA je predviđena kao sanacijsko tijelo, a propisani su postupak, instrumenti sanacije, ovlasti HANFA-e i zaštitne mjere. zbog troškova se ne osniva sanacijski fond, već se uvodi dodatni sanacijski alat prema kojem HANFA ima ovlast pozvati sudionike središnjeg depozitorija na jednokratnu uplatu do najviše tri milijuna kuna proporcionalno raspoređeno između sudionika, a s obzirom na iznos namijenjenih instrukcija tih sudionika u zadnjih godinu dana. I na kraju, dame i gospodo, novi Zakon o tržištu kapitala donosi brojne novosti i poboljšanje u funkcioniranju transparentnosti financijskih tržišta. U odnosu na sudionike našeg tržišta kapitala postavlja određene tehničke i organizacijske zahtjeve, prvenstveno u pogledu unapređivanja informatičke podrške, transparentnosti transakcija povezanih sa različitim financijskim instrumentima, kvalitetu trgovinskih sustava, te edukaciju prodajnog osoblja vezano uz nuđenje proizvoda klijentima. Mo ovdje govorimo, naravno o prvom čitanju. Dakle, govorimo o jednom zaista sveobuhvatnom zakonu, 739 članaka, tako da i ova današnja rasprava, a naravno i svi eventualni potencijalni amandmani, bilo odbora matičnih, bilo vas kroz rasprave u okviru klubova ili pojedinačno će biti dobrodošli i mi ćemo ih naravno spremno razmotriti. Dugo vremena smo radili, ovdje je sa mnom pomoćnik ministra zadužen između ostalog, i za financijski sustav, zajedno sa svojim timom koji su proteklih mjeseci zaista mukotrpno radili. Treba naravno spomenuti i kolege i kolegice iz HANFA-e koje također, kao i općenito ja bih rekao, stručnu i zainteresiranu javnost koja je sudjelovala u ovoj izradi velikog zakona. I onim činim kada i prođe Hrvatski sabor, nadam se i bude izglasan u Hrvatskom saboru, stoji naravno jedan veliki izazov pred sve nas sudionike u tom segmentu, a to je implementacija ovako jednog obuhvatnog zakona. Imate tri replike. Uvaženi ministre financija, moje pitanje se odnosi na bankarski sustav. Interesira me, postoje podaci da trenutno u hrvatskom financijskom sustavu imamo 22 banke i plan Narodne banke je da se te 22 banke reduciraju na samo 10 banaka. Interesira me koja je poanta monopolizacije u tom smjeru financijskog sustava i drugo pitanje je Etična banka je podnijela zahtjev za registraciju HNB-u.

Uvaženi zastupniče, hvala na pitanju i komentarima. Moram odgovoriti da i prvi i drugi dio zaista treba biti usmjeren samo i isključivo prema HNB-u, onda je nezavisan regulator i institucija koja provodi neovisno o bilo kakvim utjecajima monetarnu politiku, pa između ostalog naravno i politiku supervizije bankarskog sustava. Između ostalog, ovaj Zakon kao Zakon o tržištu kapitala ne cilja i nije fokusiran isključivo na kreditne institucije odnosno banke. Jedan dio njihovog poslovanja sigurno da pokriva, ali u nekakvom globalu sigurno da ne. Mislim da sve institucije ove države, pa tako i HNB trebaju skrbiti naravno o bankarskom sustavu. Nisu mi poznate ove informacije o kojima govorite da postoji nekakav plan o reduciranju ali sigurno da uzevši u obzir i sve okolnosti hrvatskog gospodarstva i poprilično dugotrajnu recesiju koja je trajala i neke druge izazove, pred pojedinim bankama stoje nekakvi izazovi ali to je prije svega i samo isključivo u ingerenciji HNB—a. Hvala lijepa.

Jel' se to poboljšava? Imamo li mi statistiku? Govorili ste o ušteđevini.

Koje su sigurne investicije u tom tržištu za hrvatskog potrošača? Uvaženi zastupniče, mislim da ste dobro apostrofirali situaciju 2008. kada je naravno puno toga otkriveno na način da se u globalnom financijskom sustavu raznorazne i manipulacije i možda ne u konačnici dobre namjere materijalizirale pa se ta kriza financijskog sustava prelila cijelo gospodarstvo, od najrazvijenijeg, gospodarskih najrazvijenijeg do onih najmanje razvijenih gospodarskih u smislu gledano zemalja i regija. Da li je ovo dobar smjer kojim se ide između ostalog i na razini EU-a, osobno smatram da sigurno treba pojačati regulatorni okvir. Naravno uvijek postoji ona granica da li ćemo negdje pretjerati u smislu prenormiranja kako bi onda na neki način smanjili nekakve aktivnosti. Ali ovaj drugi dio vašeg izlaganja sigurno da treba svi skupa ne samo u okviru ovog zakona nego i u brojnim drugim aktivnostima a to je jačati investicijsku klimu i općenito ozračje u RH.

Vi ste doktor ekonomije pa vam ne treba nitko objašnjavati ali kako graditi tržište kapitala u ambijentu ogromne nelikvidnosti kada je novčano tržište nerazvijeno? Znači vi ovdje pravite kuću od krova a temeljni postulat u ekonomiji da ako su nelikvidni odnosi u gospodarstvu, tržište kapitala ne može uspjeti. Dakle, ovdje je riječ o Zagrebačkoj burzi kao jednoj mlinici na potoku koja vrti dolje onaj kotač a nema žita za meljavu, jel tako? I s druge strane gledajući naš pravosudni sustav kako funkcionira, onda sve ovo što vi sad uvodite financijske izvedenice a vi koristite jednu nažalost ružnu riječ, derivati, ja predlažem ili uvedite derivativi ili lijepu hrvatsku riječ izvedenice, pustite derivate, to je nafta, pa prema tome možete li reći čemu služi tržište kapitala ovakvo kakvo je? Hvala lijepo. Poštivani zastupniče, cijenjeni profesore, dakle, da, hvala na opasci, koristit ćemo pojam izvedenice. Jednim djelom naravno se mogu složiti s vama, gledamo na danas na trgovanje na Zagrebačkoj burzi i općenito na tržište kapitala, zaista iznosi dnevnih prometa i općenito trgovanja su jako mali. Međutim to ne bi trebalo nas sve skupa odvesti od normiranja i provedbe određenih i uredbi i direktiva EU-a koje će pospješiti naravno i kad se, ja se iskreno nadam i vjerujem duboko u dogledno vrijeme, u skoro vrijeme zapravo ponovno revitalizira i oživi ta trgovanja na tržištu kapitala jer ono sigurno ima svoju perspektivu.

Prvi za raspravu je gospodin Nikola Grmoja ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite gospodin Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kao što i sama Vlada navodi u ocjeni stanja i što će proisteći iz donošenja istog zakona, vidljivo je da se ovim zakonom konačno nakon 7 izmjena radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a stvoreni ključni preduvjeti za integraciju financijskog tržišta u jedinstveno tržište država članica EU-a a ključ i element ovog zakona je tzv. MiFID II direktiva. Iz samog zakona je vidljiva želja za povratom povjerenja ulagača u tržište kapitala. Također mijenjajući propise za financijska tržišta želi se zaštititi ulagače kroz češće izvještavanje klijenata, prezentacije svih uključenih troškova investicijskog ulaganja, osiguravanje najpovoljnijeg izvršenja za klijente, evidencije komunikacije kao i čuvanja poslovne dokumentacije. Nadalje, zbog postroženih zahtjeva vezano uz telefonski elektroničku komunikaciju s klijentom a temeljem nove uredbe o zaštiti osobnih podataka, ostaje za vidjeti hoće li subjekti s tržišta kapitala početi preusmjeravati klijente na svoje e-trgovinske sustave. Ono što također treba biti spomenuto da MiFID II propisuje organizacijske odgovornosti uprave i upravljačkih tijela investicijskih društava kao i da investicijski subjekti iz trećih zemalja na tržištima kapitala EU-a moraju osnivati podružnicu. Posebno su pak uređena prava i obveze sudionika na tržištu kapitala u području zabrane trgovanja na temelju povlaštenih informacija, nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem. Treba još nadodati da su propisane veće obveze za izvješćivanje europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire, a postrožene su i mjere te sankcije koje mogu biti poduzete protiv pravnih i fizičkih sudionika na tržištu kapitala. Zakon predviđa i uvođenje trgovinske platforme za rastuće tržište malih i srednjih poduzetnika putem kojih bi oni na jednostavan način mogli prikupljati kapital za razvoj investicije. MiFID II direktiva imat će značajniji utjecaj na poslovanje, ponašanje i upravljanje tvrtki u Europi i ona otvara mnoga strateška pitanja za industriju investicijskog upravljanja. MiFID II zabranjuje diskrecijsko upravljanje imovinom i neovisno savjetovanje, izravno izazivanje poslovnih modela i pritisak na prihode upravljanja imovinom. Štoviše, MiFID II značajno poboljšava operativne zahtjeve, tržišne strukture, izvještavanja i upravljanja, kao i poboljšanja regulatornog nadzora, kako bi se spriječila zloupotreba koja je dovela do financijske krize 2018. Sada nažalost dolazimo do ključnih problema ovog zakona i nekih pitanja koja moraju biti postavljena ministru financija Zdravku Mariću. Prvo pitanje, koliko će sve to investicijska društva koštati? Prije otprilike godinu dana procjenjivalo se da će prilagodba novoj regulativi europska investicijska društva koštati 2,5 milijardi eura, nedavno je Njemačka središnja banka upozorila da su samo njihove banke izdvojile više od milijardu eura na prilagodbu novoj direktivi. Drugo pitanje, zašto nismo već bili spremni za implementaciju zakona 1.1.2018. što smo bili dužni i kolike penale plaćamo za svaki dan neprovođenja istog? I treće pitanje, da li je nespremnost HAMFE zapravo uzrok da nismo ovo prije implementirali? Prijedlog Zakona o tržištu kapitala značajno proširuje i postrožava regulativu vezanu uz tržište kapitala, HAMFA dobiva veće ovlasti, nadajmo se da će prihvatiti i veće odgovornosti, nadamo se da neće biti argumenata nismo znali, niti smo bili dužni znati, kao što je bio slučaj s jamstvima tvrtki u sastavu koncerna Agrokor i nezakonite emisije novca s Eskontom mijenica bez pokrića. Zakon ima 739 članaka te će se morati donijeti veliki broj podzakonskih akata za koje se nadamo da neće kasniti te da nećemo morati snositi sankcije zbog zakašnjenja. Zakon se usklađuje s uredbama i direktivama Europskog parlamenta što bi trebalo pružiti dodatni oblik zaštite ulagačima na tržištu kapitala, odnosno pružiti bar subjektivan osjećaj sigurnosti. Činjenica je da će se zbog otvorenog tržišta i mogućnosti pružanja usluga putem digitalnih platformi od strane posrednika i ponuditelja koji nemaju sjedište podružnice niti poslovnice u RH ovim zakonom teško omogućiti nadziranje takvih ponuđača koji posluju isključivi online. Tko će zaštititi ulagače od njih samih i nasjedanje na razne primamljive ponude od strane sumnjivih ponuđača koji dovoljno ne informiraju potencijalne ulagače niti brinu o prikladnosti, primjerenosti pojedinih usluga potencijalnim klijentima? Isto tako ostaje otvoreno pitanje, bez obzira na opširan prijedlog zakona koji implementira uredbe i direktive EU, tko će zaštitit ulagače u slučajevima gdje im dionice postaju bezvrijedne odlukom vladinog povjerenika za Agrokor? Mali dioničari niti su sudjelovali u odlučivanju uprave, niti su potpisivali jamstva tvrtki … [[Govornik se ne razumije.]] koja premašuju vrijednost imovine. Nikakav zakon ih izgleda ne može zaštiti od nepoštene prakse i diskrecijskih odluka temeljem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima, od sistemskog značaja za RH, tzv. lex Agrokor. Ostaje im samo dugogodišnja sudska pravna bitka, no na ovo ćemo svakako dobiti odgovor da to nije u domeni ovog zakona, nego u domeni lex specijalis, odnosno samoga lex Agrokora. Što se tiče samog tržišta kapitala, ono je u Hrvatskoj zamrlo, Zakonom o porezu na dohodak se zarada na burzi oporezuje s 12% poreza na dohodak + pripadajući prirez, fizičkim osobama, ulagačima je komplicirana procedura popunjavanja obrazaca, obračunavanja trgovanja po FIFO metodi itd. Uvođenje navedene obveze od 1.1.2016. odvlači ulagače i to je bio dodatni čavao u lijes ionako usporene ekonomske aktivnosti u državi. Kako očekivati aktivnost ulagača i rast dionica te tržišta kapitala kad im se dodatno otežava ionako porezno represivnoj ekonomiji? Ekonomija koja s obzirom na susjede država ima gotovo najviše stope oporezivanja dohotka, dobiti, kapitala itd. Kako će se stvari razvijati s obzirom da predloženi zakon nameće dodatne obveze i troškove investicijskim društvima i koliko će njih opstati na tržištu? Troškovi usklađivanja sa zakonom ne predstavljaju jednak teret malim društvima ili velikim društvima koji su dio ili su zasebne tvrtke kćeri velikih financijskih institucija. Pitanje isto tako, kako će se HAMFA snaći u svemu tome? Hoće li na vrijeme donijeti pod zakonske akte, hoće li omogućiti odgovarajući i primjeren rok prilagodbe investicijskim društvima, kao i svim sudionicima na tržištu kapitala, ili će se krenuti s kažnjavanjem i zatvaranjem malih i onih na dohvat ruke? Hoće li se opet u osjetljivim situacijama zabiti glavu u pijesak kao što je to bio slučaj u aferi Agrokor? Poštovani ministre. Hvala i vama. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, gospodin Ivan Pernar. Izvolite gospodine Pernar. Uvažene dame i gospodo. Svojedobno sam bio mali ulagač na zagrebačkoj burzi. Sam sam trgovao svojim dionicama pa mogu na neki način reći da ponešto znam o tržištu kapitala iz perspektive malog dioničara. Vlada HDZ-ova nekada davno u doba danas omraženog Ive Sanadera govorila je da je protiv uvođenja poreza na kapitalnu dobit, protiv uvođenja poreza na dividendu i protiv poreza na nekretnine. Današnja HDZ-ova Vlada napravila je onaj U zaokret odnosno potpuni zaokret. Umjesto protivljenja poreza na kapitalnu dobit uvodi i provodi taj porez isto kao i porez na dividendu dok za porez na nekretnine kaže da nije odustala od njega i da će ga uvesti. To vam sve govori da kod HDZ-ove politike nema vjerodostojnosti. Uvođenjem poreza na kapitalnu dobit i na dividendu dovelo je do kolapsa tržišta dionica, to možete i sami vidjeti. Zagrebačka burza je u totalnom raspadu i rasulu, to rasulo traje još od 2007., osme godine. Umjesto da se vodi politika koja je nastrojena burzi odnosno tržištu kapitala koja olakšava trgovanje, koja ukida i porez na kapitalnu dobit i dividendu HDZ provodi suprotnu politiku kojom se opterećuje takva vrsta sudjelovanja na tržištu kapitala. Nedavno sam vidio naslov na internetu, neki portal je prenio da je navodno Todorić od još 2006. godine muljao sa izvješćima. Što to znači? Zašto je to bitno? Bitno je zato jer državni mirovinski fondovi ulažu novac hrvatskih građana koji bi oni trebali dobiti u obliku mirovina u Agrokorova poduzeća, a Agrokorova poduzeća kao što sami svi znate njihova imovina će biti poravnana s nulom odnosno stotine milijuna odnosno milijarde kuna će isparit. I taj problem je očit, vidljiv je, umirovljenici će snositi cijenu. I ono što treba u svakom slučaju napraviti jest da budući da su mirovinski fondovi obvezni, znači da su građani prisiljeni ulagati u njih da barem poduzeća u koja ulažu mirovinski fondovi treba ih gurnuti odnosno pod nadležnost Državne revizije. Pa zato jer se radi o potencijalnoj golemoj šteti za građane. I ne samo iz tog razloga nego još jednoga, a taj je da ne samo da imamo situaciju da država kupuje odnosno da obvezni mirovinski fondovi kupuju dionice, recimo Agrokora, nego imamo i drugu situaciju, a to je da državna banka HBOR i investicijska daje kredit Agrokoru bez ne odgovarajućih jamstava. Netko će reći da država ne financira Agrokor, ha gledajte ako obvezni mirovinski fondovi stotine milijuna i milijarde guraju u Agrokor, ako država putem kreditne banke HBOR-a ulijeva stotine milijuna kuna u Agrokor pa očito je da mora postojati nadzor nad samim Agrokorom jer ako nema nadzora moguće je da podaci koji nam se iskazuju javno u izvješćima Agrokorovim da ne odgovaraju istini.

Onda bismo mogli mi ili sve druge stranke jednostavno angažirati neku privatnu kuću koja se bavi revizijom, platiti neki novac i oni vam daju izvješće kakvo hoćete. Znači postoji razlog zašto postoji Državna revizija. Međutim Državna revizija kao što sam objasnio bavi se malim subjektima, bavi se strankama, strančicama, bavi se ne znam svakom školom, ustanovom itd., ali ogromnim koncernom koji zapošljava 60.000 ljudi, koji ima ne znam 60 milijardi dugova kuna da to Državnu reviziju ne zanima. Znači mi imamo propust što se tiče našeg tržišta kapitala odnosno rupa na više strana. Govorim o rupama koje su namjerno napravljene od zakonodavca. Znači te rupe sam naveo, s jedne strane postoji porez na kapitalnu dobit i dividendu koju definitivno treba ukinut, s druge strane postoji odnosno ne postoji nadzor Državne revizije nad subjektima koje država financira ili putem HABOR-a ili putem obveznih mirovinskih fondova i s treće strane, ovo je sada isto naravno ključno taj dio trojstva, to je katastrofalna monetarna i porezna politika općenito. Znači kada imate monetarnu politiku sa visokim kamatama i visokim porezima sa niskim stopama inflacije to vam se zove u terminologiji ekonomskoj, restriktivna monetarna politika. Vi možete recimo povećati malo stopu inflacije pa onda smanjite kamate i poreze. Takva politika recimo vodi jačem ekonomskom rastu vodi boljoj razvijenosti, da tako kažem, ekonomije, punoj zaposlenosti, rastu tržišta kapitala itd. Znači mi kroz monetarnu politiku, kroz visoke kamate i visoke poreze općenito smo usmjereni protiv ekonomskog rasta, to znači da jednostavno kapitalne dobiti nema jer firmama vrijednost ne raste, ne otvaraju se nove firme koje bi se izlistavale na burzi. S druge strane ono malo što je ostalo, što već nije propalo ili je ugašeno, a svako malo se brišu već postojeća poduzeća s burze, na to malo što je ostalo se još obračunavaju ovi porezi koje sam naveo na kapitalnu dobit i dividendu, a s treće strane ono ključno znači Znači nema nadzora državne revizije nad velikim subjektima koje financira država. Smatram da ovaj Zakon o tržištu kapitala koji nam je na stolu ova 3 problema koja sam naveo neće riješiti. A ako neće riješiti ta 3 problema, a objasnio sam da su to ključni problemi za svakog malog i velikog ulagača, za svakog umirovljenika, za državu kao takvu. Jer to je ono kad je rekao moj kolega Sinčić, kad imate situaciju da 2000 ljudi ili 3, 4, 5 ne prima plaću u nekoj velikoj firmi, vele takva situacija ugrožava nacionalnu sigurnost. Znači na isti način ova politika koju vaša Vlada provodi, HDZ-ova također ugrožava tržište kapitala, a samim time i imovinu građana, njihovu dobrobit. Da li država išta planira učinit po tom pitanju, to je sad enigma. Po ovim zakonskim prijedlozima, ja ne vidim nikakve kvalitetne pomake u tom smjeru i ono što me posebno žalosti je nemogućnost vas koji ste zastupnici da mi replicirate. Znači napravljen je Poslovnik u kojem ja mogu iznijet neke teze, vi se možete složit ili ne složit sa njima, ali meni recimo gospodin Marić ne može replicirat i reć gospodine Pernar nije istina da želimo uvest porez na nekretnine ili nije istina da postoji porez na kapitalnu dobit ili dividendu. Znači ja ovdje mogu ispričat bilo šta, ja mogu reć da vanzemaljci sutra napadaju Hrvatsku, nitko mi ne može replicirat i reć gospodine Pernar, vi pričate gluposti, npr. I to je ozbiljan problem. Znači vi ne samo da vodite pogrešnu politiku u smislu ekonomskom, nego ste vi čak i ovu saborsku raspravu zapravo prigušili, suzbili, ja bih rekao čak i ubili. Mi zapravo ovdje ne možemo raspravljati, mi ovdje se zamjenjujemo za govornicom jedan za drugim i držimo monologe. I onda monolog za monologom, svatko priča svoje i šta sad? Jako teško. Zašto? Jer nije bilo sučeljavanja mišljenja.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, poštovane mnogobrojne kolegice i kolege. Pa skoro da je 100 puta više članaka u ovom zakonu nego što je zastupnika u Saboru. Zakon koji obrađuje jednu vrlo interesantnu tematiku, s kojom se vrlo često mnogi vole loptati i ubacivati nutra, međutim sad kad je zakon konačno došao na dnevni red i kad se u članku 4. jasno definira na što se ovaj zakon odnosi i na koga se ovaj zakon ne odnosi i kad to u detalje propisuje sve, od pojmovnika pa nadalje, ja kad bih sad išao čitat pojmovnik samo bi mi za to trebalo ovih 15 minuta koliko imam u ime kluba. Dozvolite mi, bez obzira što je ovaj zakon praktički definiran direktivom i uredbom EU, ipak neke stvari treba istać. Prvo da su ova uredba i direktiva nastupile kao posljedica gospodarske i financijske krize s kraja 2008. i 2009. koja je potresla cijeli svijeta pa isto tako i Hrvatsku. Vrlo interesantno da je direktiva svjetlo dana ugledala tek 2014. Dakle trebalo je praktički 5 godina da se proanalizira i da se utvrdi gdje su bili određeni zakonodavni propusti i rupe koje su mnogi iskoristili i na kraju krajeva što je možda na određeni način i uvjetovalo određene stvari koje su se događale u financijskoj krizi, i stoga se nemojmo čuditi ako Ministarstvo financija i Vlada RH tek sad praktički predlaže ovaj zakon. Jer ako pogledate u materijalima, ja znam da je teško pročitat 566 stranica i sve one popratne materijale koje imate pa da vidite što je o tome govorila zainteresirana javnost, radionice koje su proveli HAMFA, Udruga banaka da bi došlo do konačnog teksta zakona, onda će nam biti jasno zašto je ovo ovako. Ne može Vlada poticat nekoga da trguje, da se uvrsti na burzu, sve. Vlada radi ono što može, a to je zakonodavni okvir. Inače ovu priču oko Vodenice i Žita sam ja rekao u ovoj sabornici negdje 2002. godine kad smo razgovarali oko jednog izvješća, no činjenica je da u proteklih 15-ak godina bilo nekoliko velikih transakcija i nekoliko većih izlistanja na Zagrebačkoj burzi, ali isto tako je činjenica da svi koji se bave ovim područjem su jasno rekli da nakon zadnjih transakcija koje su se dogodile 2008. godine na zagrebačkoj burzi, nažalost ako se nešto korjenito ne promijeni u hrvatskom gospodarstvu, tržište kapitala Hrvatskoj će ostati na ovoj razini na kojoj je. Nažalost nije se dogodio rast, nego kraj 2008. se dogodila ekonomska kriza. Međutim i ovdje treba reći da financijski sektor Hrvatske iz te financijske i gospodarske krize izišao u odnosu na ono što se događalo u svijetu poprilično neoštećen. Dakle to su naprosto činjenice od kojih ne možemo pobjeći niti treba bježati, ali ponavljam i zbog nekih rasprava, koje su bile danas ovdje, bilo bi dobro da pročitamo čl. 4. pa da vidimo na koga se ovaj zakon odnosi, na koga se zakon ne odnosi, pa da onda one o kojima govorimo, da ih svrstamo tamo one zakone koje je. Međutim, ono što želim u ime Kluba HDZ-a isteći, ovdje danas, prije nego što se dotaknem konkretnih stvari, a to je izuzetno važna uloga, neovisnog regulatora a to je HANFA. Izuzetno važna uloga. Jer ako HANFA ne bude radila svoj posao, može vam donesti tisuću i jedan zakon i ako ne bude pravovremeno djelovala, nećemo postići ono što zakonodavac s ovim prijedlogom zakona želi napraviti i na kraju krajeva, i što je Vijeće EU htjelo napraviti. No, krenimo redom, dakle, tržišna infrastruktura, MiFID2 osigurava da se investicijske tvrtke koje upravljaju internim multilateralnim sustavom trgovanje dionicama i sličnim dioničkim instrumentima moraju registrirati kao ovlaštena multilateralnim trgovinska platforma. Za financijske instrumente koje nisu dionice, obveznice, strukovni investicijski proizvodi, uvodi se nova kategorija trgovinske platforme, odnosno, organizirana trgovinska platforma, novo mjesto trgovanja poprilično je široko uređeno, sve je to multilateralno i nije burza, niti je nešto drugo. Kako bi sada i u budućnosti moglo biti obuhvaćeni svi oblici organizirane provedbe trgovanja, koji nemaju funkciju ili regulatorne specifikacije postojećih mjesta trgovanja. Nadalje MiFID 2 zadržava i sistemsko internalizatore to su društva koja za svoj račun trguju s klijentima van regionalnog tržišta, MiFID 1 je uključivao određene kvalitativne kriterije za određivanje, je li društvo i mnoga investicijska društva koja su obavljala ovu vrstu trgovanja, nisu se pronalazile u definicije te su zaobilazila regulativu. I to je na tragu onoga kada sam govorio da je EU trebalo praktičko 5 g. da proanalizira što se dogodilo, da bi donijela ovu direktivu. MiFID 2 daje kvantitativne kriterije za utvrđivanje kad je tvrtka, te definira, kao investicijsko društvo, koje na organiziran učestao i sustavan način, te u znatnoj mjeri trguje za vlastiti račun, kada izvršava naloge klijenta iznad uređenog tržišta. Je li riječ o trgovanju na učestaloj i ustavnoj osnovi, je li riječ o trgovanju na značajnoj osnovi. Ono što je vrlo bitno, što se ovom direktivom povećava, a to je transparentnost i izvješćivanje. Dakle MiFID 2 proširuje zahtjeve za transparentnost na veći broj financijskih instrumenata u odnosu na MiFID 1, uključujući instrumente, obveznice i strukturne financijske proizvode, kao i na izvedenice koje ispunjavaju određene uvjete. Operatori, trgovinskih platformi i sistemski internalizatori biti će kao i u MiFID1 dužni objavljivati trenutačne cijene financijskih instrumenata kojima se trguje te količinu interesa s obzirom na značajno proširenje obuhvata trgovanja i na reguliranim trgovinskim platformama, povećati će transparentnost trgovanja na tržištu kapitala. Također, kod dostave podataka MiFID 1 je stvorio konkurenciju klasičnim burzama, na način da je omogućio osnivanja multilateralne trgovinske platforme, što je povećalo konkurenciju i smanjilo donekle troškove trgovanja. Međutim, ova izmjena je uzrokovala fragmentaciju podataka, pa su tržišni sudionici morali prikupljati podatke na više mjesta, što je otežalo efikasnost trgovanja. Toliko o tome, kada govorim o tome, koliko će to koštati investicijska druš6tva. Međutim, da bi se dobili svi podaci, da bi se moglo doći do svih podataka, onda to netko mora pripremiti, netko tko mora platiti i logična je stvar da to nekoga košta, kao i svaka druga djelatnost, koja se obavlja, pa tako i ova. Trošak pristupa trgovinskim podacima, Europska komisija je istaknula da troškovi pristupa podacima trgovanja u EU, nepotrebno visoki, u usporedbi sa SAD MiFID1 je zahtijevao da se trgovinski podaci stavljaju na raspolaganju javnosti u realnom vremenu po razumnom komercijalnoj osnovi i gdje moraju biti besplatno dostupni, 15 min, nakon objavljivanja. Međutim, još uvijek postoji potreba za poboljšanje ovog aspekta tržišta kapitala u MiFID2 jer MiFID1 nije uspio u smanjenju troškova, do razine koja se smatra optimalnom. Stoga je Europska komisija propisala delegiranu uredbu kao dodatak MiFID2, MiFID2 Direktivi, koja propisuje da bi pružatelj podataka treba utvrditi svoje naknade na temelju svojih troškova i da im se pritom omogući razvojna marža, na temelju čimbenika kao što su operativna dobra i povrat troškova, povrat od operativne imovine i povrat od kapitala. Kako bi korisnicima podataka i nadležnim tijelima omogućili učinkovitu ocjenu pružanja ili se tržišni podaci na razumnoj komercijalnoj osnovi, propisano je da sve bitne uvjete za njihovo pružanje je potrebno javno objaviti. Pružatelji podataka, stoga moraju objaviti informaciju o svojim naknadama, sadržaju i tržištu podataka, te metodologiju troškovnog računovodstva, kojeg su upotrebljavali za određivanje svojih troškova. Također tehnološki razvoj je uveo jedno novo trgovanje a to je algoritamsko trgovanje i ono je posebno razjašnjeno i obrađeno u ovom zakonu. Ono što je najvažnije u zaštiti ulagatelja MiFID2 uvodi veću zaštitu ulagatelja, prilagođenu specifičnosti svake kategorije ulagatelja, ulagatelja, malim ulagateljima, profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim nalogadvateljima. Dakle, investicijsko društvo dodatni poticaj može dati ili primiti, jedino ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: dodatni poticaj osmišljen je kako bi se poboljšala kvaliteta povezane usluge koja se pruža klijentu. Dodatni poticaj ne ugrožava obvezu investicijskog društva da postupa u najboljem interesu klijenta, konkretno u skladu sa pravilima struke. Klijentu nije pružanje usluge jasno, na točan i razumljiv način priopćeno da postoji dodatni poticaj vezan za određenu uslugu, prirodu i iznos ili količinu dodatnih poticaja ako iznos ili količinu nije moguće utvrditi na način utvrđivanja dodatnog poticaja. Investicijsko društvo ima obvezu voditi evidenciju o svim naknadama, provizijama i ne novčanim koristima koje je investicijsko društvo zaprimilo treće osobe u vezi s pružanjem investicijskih ili pomoćnih usluga. Promjene u investicijskom savjetovanju, poboljšanje i kvaliteta informacija koje se daju klijentima, investicijsko savjetovanje je davanje osobnih preporuka klijentu, bilo na zahtjev klijenta ili na inicijativu investicijskog društva u pogledu jedne transakcije ili više njih koje se odnose na financijske instrumente. Novost je da prilikom pružanja usluga investicijsko savjetovanje ili upravljanje portfeljem, investicijsko društvo obvezno procjenjuje jesu li usluge i financijski instrumenti primjereni za klijenta a posebno jesu li u skladu sa spremnošću klijenta, ne preuzimanje rizika i njegovom sposobnošću za podnošenje gubitaka. Prije svega mislim da ovo što se tiče promjena u investicijskom savjetovanju prije svega je na da tako kažem uslugu i na dobrobit malih ulagatelja. Jer oni niti vjerojatno imaju toliko znanja, niti imaju toliko informacija, niti imaju toliko saznanja i zato je vrlo bitno kako će i na koji način će to investicijsko savjetovanje biti.

Jedino možda jedan prijedlog predlagatelju zakona s obzirom na veličinu zakona, njegov obim s obzirom na broj poglavlja, s obzirom na broj odjeljaka i s obzirom da su poglavlja i odjeljci vezani na određene vrlo bitne odredbe ovoga zakona.

Ovo je samo jedna pomoć onima koji će ga koristiti da se lakše snađu. Lakše je na možda 3 ili 4 stranice naći ono što vas interesira a ne listati po ovih 566 stranica koliko ima ovaj zakon. Dakle klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. I gospodine ministre drago nam je da je on konačno ugledao svjetlo dana. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Šukeru. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite.